Prezident dlouhodobě nerespektuje vládní stanoviska, resp. vládní zahraniční politiku. Jedná mnohdy i proti ní, je v jejím úplném protikladu.

Myslím si, že jakožto poslanci máme málo možností s tím něco udělat, a tady tato je jedna z těch konkrétních, kdy můžeme ovlivnit rozpočet prezidentovy kanceláře právě na tyto cesty a můžeme tímto dát jasně najevo, že s takovýmito jeho cestami nesouhlasíme. Není to tak, že bychom neumožnili panu prezidentovi cestovat vůbec. Na druhou stranu ale ta částka už samozřejmě v tom rozpočtu znát je. Ale je to tedy samozřejmě gesto, které můžeme učinit jako nesouhlas se směřováním zahraniční politiky našeho prezidenta.

Můžete si to najít i v tom pozměňovacím návrhu. Toto všechno uvádím, je tam přehledná tabulka od roku 2014. Myslím si, že pokud chceme dát prezidentovi najevo, že s těmito jeho aktivitami nesouhlasíme, nesouhlasíme s tím, že nectí zahraniční koncepci České republiky a nectí vládní politiku, tak je to gesto, které učinit můžeme, měli bychom, a že tím dáme najevo, že nám to není lhostejné. Děkuji za pozornost. Děkuji. Přečtu omluvu. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Připraví se pan poslanec Vácha. Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ten první se týká církevních a soukromých škol.

K tomu odůvodnění dodávám ještě to, že ony vlastně dostávají sice ty církevní a soukromé školy potom to navýšení, ale s ročním zpožděním. A tak skutečně se cítí upozaďovány.